Děkuji, pane ministře.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, vážený pane ministře, nacházíme se v době, kdy již rok trvá ruská invaze na Ukrajinu. Není to přímo na našem území, nicméně dopady můžeme vidět v mnoha oblastech a prakticky denně. Jedním z těchto dopadů je potřeba i poskytnutí podpory ukrajinským uprchlíkům, kteří hledají ochranu v České republice, a také ji dostali, jsou tady v režimu dočasné ochrany. Vznikla přirozená solidarita, ale také oficiální pomoc, která je hrazena ze státního rozpočtu.

Nicméně ráda bych se zeptala, zda disponujete vy nebo váš rezort predikcemi nákladů pro zapojení těchto ukrajinských uprchlíků do českého sociálního systému, případně zdali dojde k refinancování vyplacených dávek z ukrajinské či unijní strany. Věřím tomu, že to vůbec nebude jednoduché nějakým způsobem nastavit. A další otázka je začlenění ukrajinských uprchlíků do našeho sociálního systému. Nebude zajisté náročné pravděpodobně i po finanční stránce a organizační, nicméně ale i po stránce personální. A proto bych ráda měla odpověď na otázku, jestli je a bude na to kapacita těch úřadů připravena. Děkuji. Děkuji, paní poslankyně.

Prosím, máte slovo, pane ministře.

Paní poslankyně má zájem položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

Děkuji, paní poslankyně. Pan ministr vám odpoví. Prosím, máte slovo. Já myslím, že každý, kdo reálně posuzuje tu situaci, ví, že vám nejsem schopen tady říct přesné číslo ani na letošní rok, ani na příští rok.